Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí k návrhu pořadu schůze? Není tomu tak.

Počkáme, než se ustálí počet přihlášených.

Nyní přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti? Hlasování číslo 154, přihlášeno 113 poslanců a poslankyň, pro 13, proti 10. Návrh byl zamítnut. Dále navrhuje paní poslankyně Šafránková předřadit bod číslo 31, sněmovní tisk 9, což je zákon o sociálních službách, jako druhý bod na dnešní jednací den.

Hlasování číslo 155, přihlášeno 116 poslanců a poslankyň, pro 52, proti 3. Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem paní poslankyně Šafránkové je předřazení bodu 80, sněmovní tisk 266, což je zákon o státní sociální podpoře. Navrhuje ho předřadit na dnešek jako třetí bod. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 156, přihlášeno 116 poslanců a poslankyň, pro 51, proti 1. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Ani jeden člen vlády, který byl interpelován doplním pana předsedu Adamce , prostřednictvím paní místopředsedkyně.

Prošel jeden. Prošel jeden, jeden návrh. Ani rodičovský příspěvek nezajímá pětikoalici, ani zákon o státní sociální podpoře, ani tělesně postižení. Jeden nám prošel.

Děkuji. Vážená paní předsedkyně Schillerová, prostřednictvím paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já to nechci úplně hrotit.

Vy jste chtěli manželství pro všechny, paní poslankyně Pastuchová s tím přišla. To, že to bylo schváleno na návrh paní předsedkyně, je úplně jiná věc. Ale vy jste řekli, že absolutní prioritou hnutí ANO je manželství pro všechny. Já jsem z toho byl překvapen, mě to netěší, ale vy jste to řekli.

To, že část klubu hnutí ANO chce na toto téma mluvit no bodejť ne, je to tady zaparkováno několik let, protože vy se nejste schopni domluvit, protože jste se slepili jenom proto, abyste se vymezili vůči Andreji Babišovi. To je jediné, co vás drží pohromadě, ale jinak vás nedrží vůbec nic.